Ten, kdo vám to psal, používal lži, osobní útoky a urážky. A možná vás to překvapí, já takhle postupovat nebudu.

Já jsem citoval pana ministra. Já tomu nevěřím, že není možné svolat komisi a rozhodnout. A mě to nijak netěší. A navíc na rozdíl od pana ministra si nemyslím, že všechno má řídit ministr. Jediné, v čem se fakt lišíme, je, že já jsem po svém nástupu na ministerstvo neprováděl ukvapené personální změny. Neprováděl. Všechny manažery jsem zdědil, snažil jsem se jim definovat nové úkoly, nové přístupy, někteří to pochopili, ale v tak krátkém období ani nebylo rozumné k těm personálním změnám přistupovat.

Je zajímavé, že jiní tady byli voláni k tomu, aby mluvili k věci, a pan ministr četl připravený projev, nebo napsaný projev, který k věci nebyl. Ale budiž. Já jsem žádné studie na mýto neobjednal. Já jsem na základě informací, které byly dostupné a které zpracovali moji předchůdci, připravoval materiál vládě k rozhodnutí. Já jsem si myslel, že podkladů máme dost, a myslím si to pořád, a proto jsem kritizoval vůbec existenci té zakázky na nového poradce.

Jsou to ti samí. Buď si v rezortu udělá pořádek a pak nese odpovědnost za to, co ten úřad vyprodukuje, nebo ne a nemá cenu tady říkat: tenhle úředník nebyl dobrý nebo ten byl špatný, něco takového.

Já vám to takhle vracet nebudu, já takhle nejsem zvyklý polemizovat.

A pokud jsem kritizoval vás, tak ne jako osobu, vaše charakterové vlastnosti, kompetenci, nekompetenci. Například u těch výkupů ano, čas ukáže, jestli naše obavy, že ta zvolená metoda není správná, se naplní, nebo ne. Možná se nenaplní. Měli jsme ale cíl stejný.

Není žádný důvod, abych to nepřiznal. Nemám z toho radost. Takže nejsou to žádné osobní útoky, skutečně starost o věc, a snažil jsem se i v tom dnešním vystoupení vyvarovat se osobních útoků a mohl bych je také jmenovat, mohl bych vysílat jedovaté šípy a podobné věci. Každý podle svého naturelu. Vy jste zvolil tuto metodu. Příště bych poprosil, abychom debatovali věcně, abychom dávali argumenty, a uvidíme, který argument, které řešení se zvolí. Ale jednu jedinou věc musím zmínit.

Nechci omlouvat chyby, přehmaty, případně zlodějny, které se staly. Ale ta interpretace, že se tady nic za 25 let neudělalo, prostě neodpovídá realitě. A já vím, že i vy to víte, jenom se vám politicky hodí říkat něco jiného.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom na několik málo věcí pan Prachař odpověděl, na drtivou většinu otázek neodpověděl. Tudíž zvažte znova, zda mají být nějakým způsobem vyšetřeny. Já jsem také před těmi 14 dny nevyzýval pana ministra, aby odstoupil, nicméně když nic jiného a pan ministr tady vzal z jedné vody právě ERÚ, ministra Řebíčka.

Řada z těch lidí byli právě z té éry pana Řebíčka. Oni tam pracovali nebo pracovali na Ministerstvu dopravy. Jedna věc.

Takže to jsou věci. Děje se pravý opak toho, než pan ministr tady říkal.

Proč proboha někdo ruinuje bezpečnostní opatření, která byla sjednána? Ptám se, proč pan ministr neodpoví, jaký je investiční chaos na D1.